Dobře, dobře.

Uvedený názor, že tam prostě zbavuje váš návrh zákona, podstatně omezuje či zbavuje občany práva na přezkum, tak potvrzuje například i ustanovení části deváté návrhu zákona o jeho účinnosti.

Toto omezení se však vztahuje pouze na ustanovení § 1 až 7 návrhu zákona. Řada dalších ustanovení má zůstat v účinnosti i nadále, včetně například omezení práva na náhradu škody a tak dále a tak podobně.

Tady není právní definice epidemie. Takže v podstatě to nelze ani přezkoumat a občané se ani nemůžou logicky bránit proti něčemu, co nemá právní definici, ale vy to tady zavádíte.

Takže už tento bod je taky potřeba podrobně diskutovat. Dnes prostě hotovo, vyřízeno a jdete domů. Proto o tom hovořím.

Ale prostě odpovědně odpovědně by k tomu měla vládní pětikoalice přistoupit.

Ale to tady přeci teď není. To tady teď není. Takže vy vlastně v podstatě doslova zneužíváte ten paragraf jednacího řádu o legislativní nouzi.

Prostě není.